Vyhodnocujeme jednotlivé operační programy a čerpání, pokud chcete, zašlu vám tabulku.

Děkuji paní ministryni financí. Vzhledem k tomu, že není zájem o závěrečné slovo od paní zpravodajky, nezačnu podrobnou rozpravu ani neudělím přednostní právo panu předsedovi Michálkovi z jednoho prostého důvodu, protože se očekává vystoupení prezidenta republiky, a přeruším na několik minut schůzi do desáté hodiny. Potom dostanete slovo, pane předsedo. Ne v 10 hodin, po vystoupení pana prezidenta. To není v rozporu s jednacím řádem.